Včera jsme hlasovali o daňovém balíčku.

Jako jestliže chcete omezit soutěž, tak řekněte občanům České republiky, že budete kupovat předraženou technologii. A já nechci připustit, abychom byli energeticky závislí na ruském nebo arabském plynu. Říkám to na rovinu.

Všechny tyto firmy se dávají do konsorcia s ostatními. Já nejsem ten, který by preferoval Dukovany.

A moc dobře si pamatuji jako mladý začínající politik, když jsem tam jezdil v 90. letech, ještě v dobách federace. A je to jedna z nejmodernějších elektráren, kde právě dohoda mezi dodavateli z Ruské federace a ze Spojených států amerických ukázala, nakolik je tento projekt životaschopný. A my to chceme vyloučit?

Já to vyloučit nechci, protože jenom taková dodávka nám zabezpečuje nejlevnější, nejmodernější a také nejbezpečnější elektrárnu. A nebudu stát před lidmi v Českých Budějovicích a budu říkat, ano, já jsem svým hlasováním způsobil, že tady máme dodávku o 100 % nebo o 200 % dražší. Jsou zde dvě faktické poznámky pan poslanec Lipavský, poté pan místopředseda Fiala. Děkuji za slovo. To, co tady říkal pan ministr, že ten zákon neřeší bezpečnost, tak to je právě ten problém.

Děkuji za slovo. Pan místopředseda Fiala.

Tohle není záležitost, která se týká této vlády, dokonce ani ne příští vlády. To je záležitost, která má prostě dlouhodobé dopady na Českou republiku. A podle toho bychom k ní měli přistupovat. A jak tady poslouchám pana předsedu Filipa, to přece není tak, že někdo chce jadernou energetiku a někdo si myslí, že ji nepotřebujeme. ODS je naprosto jednoznačně přesvědčena, že jadernou energetiku potřebujeme. Jsme pro dostavbu. Vůbec v tom nemáme žádné pochybnosti. Jádro musí být součástí energetického mixu. To je prostě naprosto zjevné. Ale taky je nám jasné, že takováto strategická infrastruktura představuje určitá rizika, rizika pro bezpečnost České republiky. A s těmito riziky je potřeba se vypořádat. A my jsme přesvědčeni, že není možné ignorovat hlasy celé bezpečnostní komunity, tajných služeb, různá varování, která tady jsou, že prostě to není správné. A že abychom dosáhli dobrého výsledku pro Českou republiku a kvalitní české energetiky v budoucnosti, že je prostě potřeba u toho tendru už na začátku ta rizika eliminovat na začátku, ne až někde na konci a vyloučit ty firmy, které jsou ze zemí, nebo napojeny na země, které evidentně představují bezpečnostní riziko pro Českou republiku. A nepočkat ani na to, až to projedná bezpečnostní výbor, až se vyslechnou všechny argumenty, až bude mít Sněmovna na stole zcela jasně vydiskutovaná na bezpečnostním výboru ta rizika, která tady jsou, to já považuji opravdu za chybu a neomluvitelné jednání z hlediska strategických a bezpečnostních zájmů České republiky. Děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové. Jsem členkou vládního výboru. V čem je největší problém, vážení kolegové?

Na bezpečnostní výjimku!

A tyto bezpečnostní zájmy nebyly promítnuty do zadávací dokumentace! A v tom je základ toho problému! Protože není možné hovořit o tomto zákonu bez bezpečnostních souvislostí.

Děkuji. Přednostní práva v rámci rozpravy. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Každopádně není možné, o tom jsem přesvědčen, aby ekonomický zájem byl nadřazen zájmu v oblasti bezpečnosti a suverenity státu. Jsem přesvědčen, že zákon, tak jak je předložen, neposkytuje dostatek bezpečnostních záruk, staví Českou republiku do nevýhodné pozice. V podrobné rozpravě se k němu přihlásím.